15.

Jiný výbor nebyl určen.

Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.